Mýtný systém je historickou bolestí České republiky. Nejprve byl vybrán za podezřelých okolností přežitý zastaralý systém mýtných bran a dodnes není vláda schopná zajistit vybudování nového funkčního a nemá ani jasno, co má mýtný systém pokrývat.

K tomu potřebujeme jen do auta nainstalovat modul s GPS a k tomu někde počítačový systém, který trasy monitoruje a nacení.

Je navíc nepochopitelné, že mají být pro nákladní dopravu zpoplatněné jen některé typy silnic první třídy. Nákladní doprava je přitom nejvíce devastující na silnicích nižších tříd a těch, které vedou centry měst a obcí. Provoz na těchto silnicích je nejvíc devastující, poškozuje komunikace, poškozuje domy podél silnic, je nebezpečný, způsobuje dopravní zácpy, havárie a samozřejmě prokazatelně a extrémně poškozuje zdraví místních občanů.

Odpusťte mi, ale tohle může navrhnout a realizovat jen hlupák nebo člověk, kterému je absolutně jedno, jaké následky to má pro normální běžné občany, obce a města. Ministerstvo spravedlnosti několikrát vypsalo tendry za stamiliony na náramky, které už v té době i s lokalizačním softwarem stály řádově tisícikoruny.

A za tyto miliardy se navíc dopravní situace v našich městech nezlepší, ale naopak zhorší.

Ale umím si i představit daleko jednodušší řešení, kdy stát prostě uzákoní povinnost mít v nákladním autě standardizovaný lokátor napojený na státem spravovaný systém a na základě jím dodaných údajů pak třeba finanční úřad vyměří provozovateli mýtné nebo silniční daně. Jednoduché, laciné a proveditelné.

Děkuji za pozornost.

Prosím, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane ministře, vážené kolegyně, kolegové, víte, že situaci kolem mýtného tendru už nějakou dobu sleduji, a ta situace pro mě rozhodně není potěšující. Já jsem byl v úvodu svého vystoupení připraven prohlásit, že pan ministr Kremlík je patrně jediný v této zemi, který neustále tvrdí, že kolem mýtného tendru je všechno v pořádku a že vlastně státu nehrozí žádná škoda. Nicméně dneska bych jeho vystoupení ohodnotil spíše jako plakání nad rozlitým mlékem a odložení těch pomyslných růžových brýlí, protože jsem neskutečně po tom vystoupení nabyl dojmu, že už si vážnost té situace začíná uvědomovat.

Já si myslím, že je nutno připomenout, co všechno se stalo v průběhu toho slavného mýtného tendru, toho tendru, za který chválil ministra Ťoka pan premiér Babiš s konstatováním, že pan ministr Ťok je prakticky jediný, který v Evropě dokázal přesoutěžit mýtný tendr. Pojďme si tedy ve stručnosti pár těchto faktů připomenout.

Já budu zároveň reagovat na slova pana ministra, že se domnívali, že předběžné opatření neplatí. Sám jako starosta, a potvrdí to všichni mí kolegové, si nedovedu představit, že bychom podepsali nějakou smlouvu přes zákaz Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. To je prostě protiprávní, tudíž takovýto akt musí být od prvopočátku považován za protiprávní. Kdyby tady dnes seděl pan premiér, tak bych se ho rád zeptal, jestli by ještě i po tom všem, co jsme si s mýtným tendrem zažili, opakoval svá slova o veleúspěšném ministru dopravy. Podvod, největší podvod Babišovy vlády na starostech, primátorech a hejtmanech.

A já mu rozumím.

Proto nedorazila žádná nabídka na další provozování stávajícího mýtného systému. Mimochodem mýtného systému, který stát stál zhruba 12 miliard korun a v této chvíli se nachází zhruba v polovině své životnosti. Stát tedy skutečně zahazuje nemalou částku, pro mýtné brány momentálně nemá žádné další využití. Já se musím samozřejmě ptát proč. Dalším problémem je to, že mýto, nebo ten samotný tendr je pořád v hledáčku olomouckého i pražského vrchního státního zastupitelství.

Nejprve totiž pan předseda poslaneckého klubu ANO Faltýnek instruuje předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže o tom, jak má postupovat, aby víceméně intervenoval ve prospěch Kapsche, aby opačným směrem intervenoval sám premiér společně s ministrem dopravy. A to zadání bylo tedy v tomto případě opačné, a pan premiér se tím dokonce pochlubil do médií.